To je taková nepřímá úměra. Tak možná příště, až nebudou mít pět procent, tak to platit nebude. Čím horší výsledek, tím více funkcí v Poslanecké sněmovně. A říkají tomu poměrné zastoupení a oni to ctí. Ale já tomu rozumím, že berou všechno, co jim vítěz hodí.

To jsou ty kompenzace, které probíhají a o kterých debatíme. Čili si myslím, že žádná ze stran nezůstane v tomto pohledu osamocená, jak se nám stávalo mnohdy v minulosti, když jsme byli úplně odstrčeni bokem a kdy vítěz bral vše. S tím počítáme a ty kompenzace jistě v rámci složení nastanou. Co se týče těch bezpečnostních výborů. Bylo to strašně hezké, co tady zaznělo ze strany sociální demokracie, že oni jako ta opozice chtějí kontrolovat. Ale zapomínají, že tam je jenom sedm členů. Čili oni by chtěli kontrolovat, ale komunisté asi ne. A to je to, k čemu jsem mířil. Kdo kde bude, jak bude, a dopadlo by to možná stejně jako tady to hlasování, které tady zaznělo.

A já ho beru za slovo. A komu jiném uvěřit než ministru této vlády? Že si z úst nedělá kalendář, jak tady skoro bylo naznačeno, ale že to opravdu bude. Když tak nebude, samozřejmě se podle toho zařídíme. Nyní pan místopředseda Filip.

Nechte toho. Samozřejmě každý máme právo na nějaký názor. Já mám určitý názor na ustavení těchto kontrolních orgánů, také jsem ho vyjádřil hlasováním. A nezlobte se na mě, vy jste to byli, kteří do roku 2002 nikdy nepřipustili princip poměrného zastoupení! Vždycky, když jste mohli a jestli chcete, tak já vám to spočtu třeba na počtech členů kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu, kolik tam máte lidí. Tak toho prosím nechte.

To je jedna realita. To přece byla vaše věc. A nejedná se jenom o obsazení výborů. Jedná se o další věci. Jestli se vám to nelíbí, vyčítejte nám to nahlas. To je každého právo na jeho názor. Já jenom podotýkám, já jsem přesvědčen, že měla být naplněna dohoda z dnešního rána, že jsme se o tom měli dohodnout, a mohlo se pokračovat u zřízení těch komisí nějakým způsobem. Tomu já rozumím. Tomu já rozumím.

To je přece vůle Sněmovny. Ale nezlobte se na mě. Vy, kteří nejste ochotni si sednout s námi za jeden stůl, neustále tady říkáte, jakým způsobem jednáme.

Naposledy toto férové jednání bylo vedeno, promiňte mi, v důchodové komisi, která tady byla před rokem 2009. To bylo naposledy, kdy to bylo férové jednání i ze strany ODS. Až jsem se divil.

Protože jste měli jiný zájem. Tak já to tady říkám nahlas. Když vy říkáte, že to tady musíte říct nahlas, jak se tady hlasovalo, tak já říkám nahlas, jak to tady bylo. A nezlobte se na mě.

Já respektuji, že má každý právo na svůj názor. A nikoho neodsuzuji, ani neříkám: jak je to vůbec možné, že má někdo jiný názor?

A toho já se držím!

Tak, já děkuji panu místopředsedovi.

Nebudou přítomni po 19. hodině.

Tak vtom případě otvírám návrh na stanovení počtu poslanců.